Já se domnívám, že i pan poslanec Stanjura rozumí tomu rozdílu. Na dotaci opravdu nemáme právní nárok, zatímco na odměnu za práci bezpochyby.

Nelze to tedy srovnat s nějakým záměrem státu, že mu chybí evidence odborářů.

Takže prosím, abychom tímto způsobem nezaměňovali cílovou skupinu.

Vy máte pravdu prostřednictvím předsedající, že řada těchto údajů může být vyžadována ze strany ministerstva, ale velmi omezeně právě proto, že nemá ministerstvo zákonný podklad. To znamená, toto je zákonný podklad pro to, abychom mohli údaje zpracovávat. Už jsem zmínila, že rejstřík je neveřejný a z hlediska zákona o státní službě je dostatečná zajištěnost toho, aby nebyly údaje zneužity. Se sportovním prostředím byla zajištěna shoda a dohoda v úpravu rejstříku, projednala a podpořila ten obsah pozměňovacího návrhu pana poslance Ploce Národní rada pro sport. A nyní, co se týče pana poslance Hamáčka a jeho pozměňovacího návrhu. Tady samozřejmě zase prostřednictvím předsedající poděkování za uznání tohoto pozměňovacího návrhu, protože byl k mému návrhu doporučen koaliční radou a za podpory legislativy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zpracován. A co se týká toho, co jsem dělala nebo nedělala při projednávání vládního návrhu zákona o loteriích. Právě proto v návaznosti na toto bylo dosaženo koaliční shody a na úrovni vlády se 500 mil. korun, což je částka z asignací minulého roku, přesunula do směrných čísel rozpočtu 2016 tak, aby právě sportovní prostředí o tyto prostředky nepřišlo.

Děkuji za pozornost. Děkuji a s faktickou prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru, poté pan poslanec Holeček. Prosím, máte slovo. Nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl, a nepolemizujte. Já jsem nemluvil o odměnách odborářů. Ani vteřinu! Opravdu ne.

Nepotřebujete na to zákonný nárok.

A pokud někdo nebude chtít například uvést počet sportovců, je to jeho legitimní rozhodnutí a nebude žádat. K tomu žádné zákonné zmocnění nepotřebujete. Já jsem podepisoval mnoho žádostí o dotační tituly v různých programech evropských nebo národních.

Tak neříkejte tady, že k tomu, abyste například po sportovním klubu mohli chtít počet členů, potřebujete zákonný podklad. Nepotřebujete, protože z žádného zákona nemusíte vypisovat dotační titul a nikdo se nemusí hlásit. Takhle jednoduché to je. Nepotřebujete to! Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Holeček, poté s přednostním právem paní ministryně. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Nikdo to neví. Čili to není jenom proto, aby byl přehled.

Nevím, kdo z vás ví, kolik to dneska stojí, ale věřím, že řada z vás ví, kolik stojí dneska sport v klubu. Není to laciná záležitost. Takže rejstřík je potřeba právě proto, abychom věděli, kde děti a mládež je a abychom tam mohli nasměrovat finanční prostředky, tam, kde selhává neviditelná ruka trhu. A ta selhává.

Děkuji a s přednostním právem prosím k mikrofonu paní ministryni. Já už jenom skutečně jedno krátké doplnění.

To je celé. A protože členská základna v dotačních programech má poměrně význam a protože chceme, abychom v tom měli férové podmínky pro dotace, jako máme férové podmínky na hřišti ve sportu, tak to je všechno.

Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Stanjura.